Paní poslankyně Černochová navrhuje nový bod, který by zněl Informace ministra vnitra o situaci v Policii České republiky. Je to tak správně, paní kolegyně? Asi ano.

Já bych prosil, abychom hlasovali zvlášť o zařazení bodu na schůzi a pak o pevném zařazení toho bodu, když to projde.

Kdo je proti?

Přednostní právo využije pan předseda Stanjura.

A pak hlasuje proti. Pan poslanec Farský.

Najednou, dobře.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Á, tamhle.

Tak, výborně. Takže tisk 235 pevně na středu jako šestý bod. Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování číslo 8. Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Nebylo přijato.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat. Poslední návrh je vyřazení bodu č. 96 tisk 123, což je smlouva mezi Českou republikou a Kosovem.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 11. Tento návrh nebyl přijat.

Podle mých poznámek je to všechno. Zeptám se, zda to cítíte stejně.

Kdo je proti?

Teď tady mám dvě žádosti. Jedna od pana předsedy vlády a jedna od pana ministra vnitra.

Já bych jen rád vysvětlil prostřednictvím pana předsedajícího kolegovi Stanjurovi. Říkal jsem, že bych velice rád diskutoval o tom, kam jste policii přivedli, a ne že budu podporovat návrh paní kolegyně Černochové. Dnes do večera dostanou všichni poslanci Parlamentu zprávu policejního prezidenta k této věci, kterou jsem zadal, a domluvil jsem se s předsedou bezpečnostního výboru, aby věc projednal na svém prvním zasedání. Tím pádem má prostor pan předseda vlády s přednostním právem.

Jsem velmi rád, že Poslanecká sněmovna dnes nabrala relativně rychlé tempo svého jednání. Ještě nejsou tři hodiny a už máme schválený program této schůze Poslanecké sněmovny. Proto nebudu číst celou zprávu.